Jaký bude postoj hnutí ANO? My trváme na tom, abyste svoje sliby dodrželi.

Dokládám ho více než 50 podpisy poslanců za hnutí ANO , které předám bezprostředně po svém vystoupení paní místopředsedkyni, a chceme, abychom o tom debatovali, debatovali na výborech, abyste zdůvodnili a vysvětlili, proč neustále porušujete svoje sliby. Děkuji vám.

Děkuji, vážená paní předsedající.

Chtěl bych k tomu jenom říct, že každý měsíc bude stát daňové poplatníky, občany této země 800 milionů minimálně, budeme se blížit k miliardě.

Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Rozvoral, připraví se pan poslanec Kolovratník. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Také děkuji. Další s faktickou poznámkou je připraven pan poslanec Kolovratník a připraví se paní poslankyně Peštová.

Ne, pane poslanče, nebude to stát daňové poplatníky 800 milionů naší vinou.